Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Není zájem. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí. Přivolám naše kolegy z předsálí, odhlásím vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen v rozpravě. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury, tak jak byla schválena usnesením kontrolního výboru z 30. schůze ze dne 12. dubna 2016. Nejprve bychom měli hlasovat legislativně technické úpravy podle § 95 odst. Ty však načteny ve třetím čtení nebyly, takže bychom přešli rovnou k jednotlivým pozměňujícím návrhům legislativního charakteru. Tyto navrhujeme, abychom hlasovali společně. Já pak vždycky u každého návrhu ještě řeknu, čeho se věcně týká.

Poté bychom hlasovali samostatně návrh označený písmenem D a poté návrh označený pod písmenem E, který obsahuje dvě varianty, variantu 1 a variantu 2. Logicky pokud bychom schválili variantu 1, poté bychom už tedy nehlasovali o variantě 2. Ale ještě předtím byl podán procedurální návrh, abychom před konečným hlasováním hlasovali o přerušení projednávání tohoto návrhu. Já děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Jestliže tomu tak není, zahajuji hlasování o návrhu Já se omlouvám. Takže navrhuji, abychom hlasovali nejdříve o stažení pozměňujícího návrhu označeného písmenem C2. Budeme tedy nejprve hlasovat o stažení návrhu pana kolegy Klučky pod písmenem C2. Zahajuji hlasování o stažení návrhu. Kdo je proti?

Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, kromě bodu C2, který byl stažen. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh procedury byl schválen. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Jsou to návrhy, které se obsahově týkají jazykové úpravy, kdy se slova obce nahrazují slovem obcí a slovo účastní se nahrazuje slovem účastí. Stanovisko prosím? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrzích A1 a A2. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování 380, přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 99, proti 11. Návrh byl přijat. Pane předsedající, nyní bychom přistoupili k hlasování pozměňujícího návrhu označeného písmenem B2, který byl přednesen panem kolegou poslancem Romanem Kubíčkem. Návrh se týká změny účinnosti zákona nikoliv třetím měsícem, jak bylo původně navrženo, ale až pátým měsícem. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Věcně se týká vymezení osobní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na organizační složky státu, státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Jedná se obsahově o vymezení osobní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na Českou tiskovou kancelář. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu C1.2. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ano, přesně tak, pane předsedající. Teď bychom přistoupili k hlasování o pozměňujícím návrhu označeném pod písmenem D.

Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem D. Kdo je proti?